Já bych to skoro podepsal. Říkal: oni se dobrovolně rozhodnou. Tak je nemaťte.

A pak bych poprosil kolegy můžeme všichni říct, co jsme dělali v pondělí ve svých poslaneckých kancelářích. Ale ta nehorázná věta, opravdu nehorázná věta, že ten, kdo je proti EET, nepoctivě podniká, je zloděj a okrádá stát, tu jste si vymyslel. Protože nemusíte zkrachovat nebo zavřít svoji činnost jenom proto, že vás stát chytne a nemůžete dál podvádět, například proto, že těch byrokratických povinností je už příliš mnoho, nemáte velké odbory právní, nemáte velké odbory ekonomické. Zajděte do malé firmy v těchto dnech a zeptejte se, kolik platí za školení svých účetních ke kontrolnímu hlášení. Pak se podívejte do důvodové zprávy k tomuto návrhu zákona a zjistíte, jak podstřelené byly náklady privátní sféry například na kontrolní hlášení. A je to taková ta pohádka, jak přijde kouzelný dědeček, rozdá pokladničky a bude na všechno. Budeme mít levné pivo, možná budeme platit tomu, kdo to pivo vypije, budeme mít na všechno, protože hodný dědeček rozdal pokladničky. Tam ty pohádky patří. Sem ne.

Prosím, paní poslankyně. Ještě jednou dobré dopoledne. Já jsem si vybrala ten příklad s praktickými lékaři proto, že mi šlo v tu chvíli o to upozornit na to, jak se promění kvalita života, speciálně v malých obcích a v obcích, které jsou vzdálené od velkých měst. To je zkušenost, kterou já jsme nasbírala během léta, když jsem mluvila se svými vrstevníky a se svými známými. Pokud v malé obci zavře ordinaci dětský lékař, bude zavřená hospoda a skončí třeba zahradník nebo automechanik, tak musíme říct, že kvalita života se v té obci přece změní.

Ale bavme se také o tom, jaké to bude mít dopady do prostředí a jak to postihne kvalitu života, speciálně v menších obcích. Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Fiedler a připraví se pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Děkuji. Já také budu krátký jako kolegyně paní poslankyně Putnová. Já bych zareagoval na to, co tady říkal pan předseda hospodářského výboru kolega Pilný. Naprosto absolutně s tím souhlasím. Tam není, co bych rozporoval, že je to rychlejší, že je to prostě pro ty z nás, kteří děláme s výpočetní technikou, s elektronickými systémy, je to logičtější, jednodušší, pohodlnější, rychlejší. Naprosto souhlasím, bez výhrad. K tomu zkušenost moje. Mám tchána, který běhá se složenkami na poštu, aby zaplatil účet, který mu přijde.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Tak aby to zcela jasně zaznělo, že není to tak, že tady není přítomna. Nemůže být přítomna, protože je ve Štrasburku, kam jsme ji my společně vyslali. Děkuji za pochopení. Děkuji, o její omluvence vím, byla načtena. Nyní tedy požádám dalšího řádně přihlášeného do rozpravy a tím je pan poslanec Horáček a připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já rozumím dnes tomu, co se pan ministr financí snaží. Stále nám tvrdí, že elektronická evidence tržeb přinese do státní pokladny více peněz.

Ano, prosím, máte prostor.

Více miliard do státní kasy znamená více peněz na dotace a třeba i na další Čapí hnízdo. Říkám si, když chce pan ministr víc peněz do státní kasy, aby bylo více peněz na dotace, proč nejde tam, kde jsou velké peníze a jejichž příjem do rozpočtu by byl opravdu patrný. Ale ono je to zřejmé. Ryby si rybník nevypustí. Dost těžko pan ministr Babiš bude dnes naplňovat to, co sliboval, když tím by poškodil nejvíce své vlastní zájmy. Ostatně zatím se mu podařilo jejich prosperitu a efektivitu zvyšovat.

Jak ji vlastně charakterizovat. Ukazuje se, že nejvýstižnější definicí je, že je to nepřipravený, diskriminující, nefunkční systém tvořený jen pro odvrácení pozornost od toho, že skutečné peníze leží české státní pokladně někde jinde, na což se ale nechce upozorňovat, protože jedno z těch míst je soukromá pokladnička pana ministra.